Myslím, že tu již dnes několikrát zaznělo, někteří rodiče své děti bohužel do školy či v posledním roce školky nemohou dát, a to z toho důvodu, že zkrátka a dobře tyto děti si nenechají nenechají provést test prostřednictvím té štětičky do nosu, a není jich málo, a proto bych se přimlouvala za nějaké lepší řešení, popřípadě nějakou variantu. Vážená paní ministryně, my jsme hovořily o tom, že dnes nemůžete přijít na interpelace a že jste mi přislíbila, že mi odpovíte podrobně. Tak jenom zmíním, o co se v mé interpelaci jedná a na co jsem se chtěla dotazovat.

Já jsem předběhl dobu. Vážený pane ministře, obracím se na vás na podnět mnoha rodičů zaměstnanců IZS, kteří mě v posledních dnech kontaktovali, a myslím si, že nejenom mě, ale i jiné poslance a poslankyně.

Rodiče, ale i rodičovské páry, z nichž alespoň jeden rodič je zaměstnancem IZS, si totiž nemohou vybrat, zdali své děti do klubu umístí, nebo budou čerpat ošetřovné.

Děkuji za odpověď. Požádám pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, já to nechám samozřejmě prověřit.

Ale určitě to prověříme, podíváme se na to a dáme vědět.

Děkuji, pane ministře.

Končím dnešní jednací den. Budeme pokračovat zítra v 9 hodin ráno podle schváleného programu.